Takže prosím nezaměňujme tady různé věci a neměřme různým metrem, protože skutečně nerozhodujeme poprvé. A já tady bohužel musím konstatovat od představitelů hnutí ANO, že v přístupu k imunitě vystupovali a vystupují v tomto volebním období rozdílně. Děkuji za pozornost.

Ale dovolím si vás upozornit na tři momenty.